Děkuji za vaši pozornost. Takže když ji zrušíme, tak hned následuje vaše přednostní právo. Výborně, takže teď pan ministr s přednostním právem, prosím.

Nicméně dovolím si tedy na úvod k námitkám, zdali není vhodnější to tady předkládat v nějakém jednom konkrétním balíku.

Stalo se to evidentně výhodným.

A s vysokou pravděpodobností se stane to, že ani dlouho po tomto období ta situace nenastane.

Nicméně k těm dalším dotazům.

Jaká je ta hranice.

A způsobuje to to, že vám rostou rychleji ty nadprůměrné a vysoké důchody.

Takto je důležité opravdu jako navnímat ten systém.